Nemáme žádný problém s tím, aby hlasování na výborech bylo dohledatelné jako hlasování na plénu. Nicméně pokud to vezmeme doslova, tak v případě, že to bude vládní návrh a bude to připravovat nějaký legislativní odbor ministerstva, bude součástí vládního návrhu seznam těchto lidí? Pokud se udělá nějaký seminář, na kterém vystoupí i dotčené osoby, zájmové skupiny, což je naprosto legitimní a naprosto běžné, bude i seznam těchto lidí a těchto organizací? A pokud ano, budeme k tomu chtít, jestli je stát platí, nebo ne? Já si myslím, že ano. Že by každý měl uvádět, zda je, či není.

Druhá věc, která zní velmi dobře a logicky, je prodloužení lhůty mezi druhým a třetím čtením.

Současně je navrženo, aby se návrh zákona dal stáhnout ještě na začátku třetího čtení.

Nevím, jestli je to dobře. Je tam snaha, snížit možnost obstrukcí pro opozici. My teď jsme v opozici, taky nás to napadlo, když jsme vládli. Nakonec jsme tomu pokušení vždycky odolali. Jestli chcete, prosaďte si to tam, že nechcete obstrukce při projednávání programu.

Když jsme odolali jako vládní strana, tak odoláme i jako opoziční, protože je to i proti nám. Není žádný problém s tím, aby se korupční rizika připojovala k návrhům zákona.

Velmi často jsou nepravdivé věty, že to nemá dopad na krajské a obecní samosprávy. Návrh zákona.

Je to trošku s křížkem po funuse, ale proč ne. Neříkají, že nemůže být přímá dotace někomu.

To si myslím, že není dobře. Buď to nesmí nikdo, anebo to mohou všichni.

Za prvé to nepřejde a za druhé bude mít mediální ostudu. Takže ten boj je podle mě zpožděný o x let a navíc si myslím, pokud chceme bojovat, tak si to promysleme, aby úředník neměl větší výsadu než poslanec.

Já jsem tady byl necelé jedno volební období, to zkrácené. Ani jednou nikdo nenavrhl uzavření části jednání.

Poslední diskutabilní věc je přílepek či přílepky. Kdo to posoudí? Reálně je to tak, že to posuzuje vládní většina. Když se vládní většina rozhodne, že to přílepek není, tak to prostě přílepek není.

Vy jste usoudili, že to přílepek není, a prošlo to. Já to nechci zlehčovat.

Ale proč ne.

Současně si myslím, že my nemáme problém podpořit prodloužení lhůty po projednání ve výborech, protože si myslím, že by bylo dobré na tom najít výraznou shodu mezi koaličními i opozičními kluby, a abychom svá pravidla projednávání neměnili příliš často.

Budeme hledat shodu s vámi se všemi, abychom ta pravidla velmi často neprojednávali. Ano, byl to zrovna návrh zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, kde zůstal jenom nadpis a zbytek jsme vyměnili. Ale bylo to proto, že nám to navrhl Senát.

Děkuji.